Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane ministře, zahajuji třetí jednací den 53. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

To byly omluvy.